Pozměňovací návrh B, jedná se o precizaci právní úpravy obdobných zařízení v gesci Ministerstva obrany. Hospodářský výbor doporučuje. Paní ministryně?

Děkuji vám.

Výbor doporučuje. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Ano, nyní návrh zákona jako celek.